A já dokonce ani nejsem toho názoru, co má třeba pan bývalý ministr financí Kalousek. On tady mohl sedět. Má na to samozřejmě právo tak jako deset a půl milionu občanů v této republice.

Vy jste zde zmínil to srovnávání s těmi ostatními zeměmi.

Souhlas. Ještě bych k tomu doplnil a jak se to dotkne rozpočtu.

A už ani nechci říkat, co jsme říkali, když jsme říkali vyvíjí se ta situace.

Stropu rozumí každý. Je to jednoduché, elegantní řešení.

Ano, ta slovenská cesta je docela šílená.

Podle mého názoru tam může být navíc nějakých 70 miliard korun.

Já jsem stále skeptický.

Je to dobře pro investice, pro výdaje a tak dále.

Já bych to bral, kdyby to bylo přes cizí zdroje, třeba přes PPP.

Ale tohleto není nic jiného než normální půjčka a akorát tím oddalujeme ten problém.

To bych bral, ale 30 miliard je podle mého názoru hazard a není to dobře.

Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku, se kterou se hlásí pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Pane ministře, vaše dvě minuty.